Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Za prvé bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny máme na programu schůze, ale není naplněn, takže prosím ponechat ho a nevěnovat se mu.

To je jedno hlasování o zařazení těchto bodů do programu schůze.

Děkuji.

Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

V našem případě jsou obě zprávy špatné.

Máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jsem s tím i spojila otázku, kterou jsem záměrně několikrát odsouvala, protože jsem dávala prostor vládní koalici pro to, aby našla na pozici zmocněnkyně nebo zmocněnce vlády pro lidská práva někoho konkrétního, který se právě takovými problémy, se kterými se nyní setkáváme, má možnost jak co do kompetencí, tak i co do exekutivního konání zabývat.

Mně jde o to, že jako žena, matka, právnička, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva se nemůžu a nechci dívat na to, jak nedodržujeme základní lidská práva, kterými jsme vázáni Úmluvou o právech dítěte a Evropskou úmluvou o základních právech a svobodách.